Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi opravdu jen několik slov k státnímu závěrečnému účtu za rok 2017.

Přesto mi dovolte, abych vás upozornil na jeden nezdravý trend, který se ukázal už v rozpočtu roku 2017 a který se projevuje už v plné nahotě letos, kdy začíná zpomalovat ekonomický růst, a to je velice extrémní, rychlý růst běžných výdajů státu a zároveň malých investic. Když se podíváte do státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, respektive do zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu k tomuto státnímu závěrečnému účtu, tak zjistíte, že podíl investic na výdajích státu byl nejmenší za rok 2017 za posledních 12 let. Ještě menší než za doby ekonomické krize. Zároveň zjistíte, že podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích státu neustále klesá.

Znamená to, že ten potenciál ekonomického růstu, ty větší příjmy státního rozpočtu, které má vláda k dispozici, nevěnovala na potřebné investice, ale naopak navýšila běžné výdaje státu. A to jsou výdaje, které se budou každoročně opakovat a tyto extrémně zvýšené běžné výdaje zůstanou tady dědictvím po této vládě. Podle mého názoru je to neefektivní nakládání s finančními prostředky státu, protože my bychom se měli soustředit na to, abychom zvýšené příjmy věnovali na potřebné investice, například do infrastruktury. A dovolte mi tady přečíst jednu větu.